To byla závěrečná slova a nyní nás čeká hlasování o návrhu na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání.

Děkuji za slovo.

Prosím, přihlaste se svými kartami.

Takže zopakuji budeme hlasovat o tom, že vrátíme návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 296. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Prosím, aby přišli a přečetli své návrhy nebo svá vystoupení. Pan poslanec Novák. Děkuji za slovo... Poprosím sněmovnu o klid. Já vím, že to bylo vzrušující hlasování, ale myslím, že jsme se posunuli již za něj a můžeme pokračovat v klidu. Prosím, pane poslanče.

A dále tímto podávám návrh na zkrácení lhůty pro projednání zákona ve třetím čtení na sedm dnů. Děkuji. Pan poslanec Stanjura s přednostním právem.